Zároveň byl k tomuto bodu doručen sněmovní dokument číslo 850, který obsahuje návrhy osobností na státní vyznamenání včetně charakteristik a odůvodnění v plném znění. Prosím pana místopředsedu Jana Bartoška, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás informoval, že podvýbor pro přípravu návrhů na státní vyznamenání završil svoji činnost v letošním roce přijetím usnesení číslo 7, ve kterém je soubor 34 jmen konkrétních osobností, které navrhujeme za Poslaneckou sněmovnu vyznamenat. Celkem se podvýbor zabýval 38 návrhy, jež obdržel jak od veřejnosti, tak od poslankyň a poslanců. Členové podvýboru si vyslechli obhajoby navrhovatelů, pečlivě posoudili každý návrh, stanovili druh vyznamenání tak, aby odpovídal oceňované oblasti, a přijali usnesení, které máte k dispozici. Kromě samotného usnesení jsme nově připravili pracovní dokument podvýboru, který obsahuje úplné charakteristiky navržených osobností, a to i s odůvodněním navrhovatelů, protože do usnesení byly tyto informace o jednotlivých nominantech výrazně zkráceny. Tento pracovní dokument je k dispozici i dalším členům Poslanecké sněmovny, kteří nejsou členy podvýboru, a tento pracovní dokument podvýboru též obsahuje dva návrhy, které nebyly schváleny hlasováním v našem podvýboru. Dohoda členů podvýboru je taková, že si navrhovatelé mohou načíst tyto dva návrhy, budouli chtít, tak tyto návrhy na vyznamenání individuálně na plénu při projednávání příslušného bodu. Dohoda je taková, že v podrobné rozpravě nebo respektive obecně budeme pracovat pouze se jmény, která byla navržena do podvýborů a následně projednána s tím, že i v rámci podrobné rozpravy je žádost, aby se žádná další jména, která nebyla projednána podvýborem, nenavrhovala. Tolik stručný úvod za mě. Děkuji pěkně. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kobza. Pane poslanče, prosím.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji udělit Řád bílého lva I. třídy občanské skupiny za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky panu Viktoru Mihály Orbánovi.

Bezpochyby významným způsobem přispěl i k samotnému pádu autoritářských režimů ve střední Evropě.

Já bych si dovolil některé z těchto zásluh tady připomenout.

Tím zabránil masivnímu přílivu ilegální migrace i do našeho regionu se všemi jejími potenciálními negativními důsledky pro naši i evropskou bezpečnost. Maďarsko pod vedením Viktora Orbána vybudováním ochranného plotu a důslednou ochranou jižní hranice Evropské unie dlouhodobě udržuje jižní migrační proud pod kontrolou a brání nelegální imigraci do Evropské unie. Současně tvrdým politickým tlakem ve spojení s Českou republikou a dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky opakovaně pomáhal a pomáhá zabránit hromadnému azylovému přerozdělování nelegálních migrantů, nejprve pod termínem přerozdělovacích kvót, potom takzvanou vynucenou solidaritou a přesídlováním migrantů do střední Evropy. Viktor Orbán je i dlouhodobě věrným spojencem České republiky v oblasti hájení práv a národních zájmů suverénních evropských národních států v rámci orgánů Evropské unie a v podstatě rovněž je i lídrem boje za práva národních států proti federalizaci Evropské unie a proti unifikaci a proti přechodu důležitých agend v Radě Evropské unie z jednomyslného hlasování na hlasování kvalifikovanou většinou to je pro naše národní zájmy zásadně důležité.

A v poslední době je pro nás velmi důležitý Orbánův počin, kdy v rámci jednání o takzvaných protiruských energetických sankcích prosadil, aby z embarga na ruskou ropu byla vyňata ropa přepravovaná ropovodem Družba, což má zásadní dopad na naši ekonomiku, na přežití tisíců firem, udržení tisíců, desetitisíců pracovních míst a na zabránění propadu mnoha českých domácností do příjmové a existenční chudoby, nemluvě o následcích, které potom to má při výpadku petrochemie a dalších přidružených průmyslů. Za tyto zásluhy o Českou republiku je hoden, aby Česká republika vzdala dík za toto přátelství, za tuto dlouhodobou spolupráci, a udělila mu státní vyznamenání Řádu bílého lva I. třídy. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji. Pan zpravodaj to určitě zaznamenal. Já děkuji, pane poslanče, vím, že jste tento krok avizoval už při jednání podvýborů. Já tedy přečtu počty jednotlivých návrhů.

Také chci říct, že podvýbor všechna jména, všechny návrhy poctivě projednal včetně životopisů a nebyla to formální záležitost. Tímto děkuji všem členům podvýborů pro řády a vyznamenání za jejich práci a žádám vás, kolegyně a kolegové, o podporu těchto návrhů. Ještě se někdo hlásí do obecné, do všeobecné rozpravy, kterou jsme otevřeli? Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné.